Vážení, ještě před rokem bylo slovo referendum a přímá demokracie v České republice sprostým slovem, média nás označovala za populisty a vysmívali se nám. Po roce práce Úsvitu, po roce propagace přímé demokracie v médiích a v české společnosti jsme přinutili tuto vládu, aby dala referendum, snad poprvé v historii, do vládního prohlášení, což je myslím úplně perfektní.

Takže myslím, že určitá záležitost i to, že o tom diskutujeme takto dlouho, je důkazem toho, že to tématem je, a jsem jenom rád, že konečně tyto prvky přímé demokracie dřív nebo později tady, doufám, zavedeme. Děkuji. Teď mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jenom z formálních důvodů se přihlašuji k svému návrhu v úvodním slově na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji vám. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do diskuse ani žádnou faktickou poznámku. V tom případě končím obecnou rozpravu. Máme zde jeden návrh a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Přivolám naše kolegy z venku.

Ještě ne?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu?

Kdo je proti zamítnutí? Děkuji. Končím hlasování číslo 97. Návrh na zamítnutí daného zákona byl přijat. Dámy a pánové, promiňte, že zneužívám přednostního slova, nevím, kdy pan předsedající ukončí schůzi.

Děkuji vám. A ještě zde mám jednu faktickou poznámku pana poslance Černého, takže vás poprosím, pane poslanče... Takže faktickou poznámku odmazávám.